Já vás teď všechny odhlásím a poprosím, abyste se odprezentovali a přihlásili se svými kartami.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš pracovní důvody, Jan Hamáček pracovní důvody, Jakub Kulhánek pracovní důvody, Lubomír Metnar pracovní důvody, Robert Plaga pracovní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody. S náhradní kartou číslo 11 hlasuje paní poslankyně Matušovská.

Po bloku třetích čtení bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony v prvním čtení.

Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo.

Děkuji vám, pane předsedo. Další je pan předseda Fiala s přednostním právem. Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové.

Děkuji. Pan poslanec Kolovratník se přihlásil písemně k pořadu schůze, jestliže nejsou další přednostní práva. Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Pane předsedající, mám dotaz. Já tu ještě nemám přečtené prezentované výsledky voleb ze středy. Nechtěl bych dělat nestandardní krok v proceduře. Takže avizuji a poprosím tedy po schválení programu, že bych se ještě přihlásil k výsledkům středečních voleb.

Je to návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Je to z důvodu, že tu došlo k několika personálním změnám, a kluby prosí o to, abychom standardně tento bod odhlasovali a provedli. Takže za mě prosba: zařadit do programu schůze návrh na změny ve složení orgánů. V tuto chvíli bez pevného zařazení, pouze do bloku volebních bodů, které tam máme, a to na první místo. Děkuji. Děkuji. Fakticky to je návrh na zařazení, takže budeme hlasovat dvakrát.

Dobré ráno, vážený pane předsedo, páni ministři, paní poslankyně, páni poslanci. Včera jsme zde strávili 13 hodin.

Jde o to, pomoci rodinám, které postihlo to neštěstí, že mají těžce nemocného člověka ve svém středu a chtějí se o něj postarat doma, chtějí ho doma dochovat.

Jedná se o to, aby o takto těžce nemocného člověka nebo člověka na konci života se mohl postarat člen rodiny, i když nesdílí společnou domácnost. To je ten zásadní princip, který tento návrh obsahuje, plus nějaké v podstatě technické záležitosti týkající se limitů, času a tak dále. Moc vás prosím o těch 10 minut dnešního jednacího dne.

Omlouvám se.

Nikoho nevidím.